Také určitě kritika na to protože pan ministr vnitra se chlubil, že tedy budou moci hlasovat i lidé nejenom, kteří jsou nemocní covidem19, ale kteří mají třeba jiné infekční onemocnění, a to v tom návrhu také není. Slíbil to a já si myslím, že i těmto lidem by mělo být umožněno v prezidentských volbách volit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo.

Kvůli tomu se nehlásím, i když si myslím, že opravdu přechod na přímou volbu prezidenta byla největší politická chyba, která se tady stala za poslední roky.

To bychom museli mít těch 6 000 místností v každé obci, anebo je to ještě mnohem hlouběji diskriminační, pokud by se to týkalo jenom okresních měst. Jinak se to prostě provést nedá, protože když vám tam přijede jeden volič z obce Kotěhůlky, samozřejmě každý ví, jak hlasoval, takže tam se to uskutečnit opravdu nedá, to se dá jenom v těchto typech voleb, jako byly právě krajské volby před dvěma lety, anebo jsou prezidentské volby, které jsou celostátního charakteru, nebo alespoň celokrajského charakteru, kde je dostatek občanů.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Koten, připraví se paní poslankyně Petra Quittová. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne.

Skutečně těch dobrovolníků, kdo by tam museli u toho stát, by byl obrovský problém. Tam to lze zajistit. Děkuji.

Já jenom úvodní větu. Myslím, že tam došlo k přeřeknutí u paní kolegyně. Problém je, chápu technické argumenty, nicméně pan ministr vnitra při argumentaci, proč se v komunálních volbách nebude hlasovat těmi zvláštními způsoby, mimo jiné uváděl, že těch 10 až 20 tisíc lidí při účasti až kolem 40 % v komunálních volbách vlastně není tak zásadní. To byl jeho argument a já jsem to viděl na své vlastní oči v České televizi, že něco takového uváděl.